V této souvislosti mě však zarazilo, že zákon výslovně nepočítá také s prováděním myslivosti. Tedy s činností, která směřuje k chovu zvěře a k rozvíjení mysliveckých tradic, které podle stávajícího znění zákona o myslivosti tvoří součást národního kulturního dědictví. Chci se vás proto dotázat, zda souhlasíte s názorem, že myslivost je jedinečným souborem činností, jež by neměly zůstat bez povšimnutí, a že by i spolky věnující se myslivosti měly patřit mezi ty, jež mohou status veřejné prospěšnosti získat. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

To je věc občanského zákoníku. My to nemůžeme v tomhle zákoně ani udělat. Tak jak mi to tady popisujete, já na to nejsem odborník, ale jeví se mi, že by myslivost mohla být takovým veřejně prospěšným zájmem.

Vážená paní nepřítomná paní ministryně. Myslím, že nemá cenu detailně vám opakovat informace, které lidé mají pouze z tisku a z veřejných médií, kdy Ministerstvo školství nejprve na základě dopisu zástupců Palestinců žijících v České republice vyhlásilo, že opraví atlas, kde je uvedeno jako hlavní město Izraele Jeruzalém, a nahradí jej Tel Avivem. Po diplomatické intervenci z velvyslanectví Státu Izrael svoji odpověď změnilo a mimo jiné napsalo cituji: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy lituje nešťastně zvolené formulace v dopisu, která mohla způsobit nynější nesprávné interpretace. Ale pokud vidím zpackanou komunikaci Ministerstva školství s velvyslanectvím neexistujícího státu Palestina a následnou omluvu velvyslanectví Státu Izrael ve věci hlavního města Izraele, je otázkou, zda prvním klientem školicího systému zmiňovaného Domu demokracie by neměli být právě ministerští vrcholoví manažeři.

Rozumím tomu, že ne všichni vaši poradci jsou experti na mezinárodní právo. Vždyť jsou tam i tací, kteří byli právoplatně odsouzeni a jsou specializováni víceméně na to, jak šikovně z instituce vytáhnout peníze.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně. Pan poslanec Chalupa ruší svoji omluvu, je přítomen. Osmou interpelaci přednese paní poslankyně Zuzana Šánová, která bude interpelovat omluveného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Německa ve věci kapitačních plateb. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, vážení přítomní.

Pro tento způsob protestu se rozhodují naši soukromí praktičtí lékaři, a to údajně proto, že jim nebyla za osm let zvýšena takzvaná kapitační platba, jejíž proplácení je realizováno na základě úhradové vyhlášky. Kdo na tuto stávku nejvíce doplatí?

Děkuji vám za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Pan poslanec Adam Rykala bude interpelovat přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci kotlíkových dotací. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Přestože nedosahují potřebných požadovaných parametrů kvality a emisí, vztahují se na ně, na některé z nich, kotlíkové dotace. Pochybné kotle jsou totiž zapsány v takzvaném seznamu výrobků a technologií, které by měly splňovat kritéria dotací pod správou Státního fondu životního prostředí.

Děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane kolego. To, co jste řekl, je trochu rádio Jerevan.